Tím by byly vypořádány zatím došlé omluvy. Dobrá.

Takže prosím, s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem teď byl v diskusním pořadu a chtěl jsem poprosit v té rozpravě, která bude následovat, neužívejme taková slova, jako je válka proti důchodcům nebo podobné výrazy, které pokračují v tom rozeštvávání společnosti. Měli jsme tu prezidentské volby, prezidentské volby ukázaly, že společnost si nepřeje dál pokračovat v takovéto polarizaci. A skutečně takovéto honění levných bodů není korektní způsob, jak vést diskusi v této Poslanecké sněmovně. A budu pokračovat, děkuji.

Zazněly tady dotazy k tomu, jestli je to postup, který je standardní, případně jestli má nějakou oporu historickou. Myslím si, že by bylo korektní to zde uvést. Ten postup je do určité míry nestandardní a je reakcí na to, co jsme tady slyšeli, že pravým cílem té vedené rozpravy není diskutovat a sdělit různé názory, ale, jak říkal pan předseda Okamura, někoho zlomit. A to už je za hranicí toho, jak má parlament fungovat a k čemu mají sloužit vyjádření poslanců v Poslanecké sněmovně. Dosavadní postup má i oporu v historickém jednání Poslanecké sněmovny, jak se dozvíme v komentáři. Předpokládám, že předsedové poslaneckých klubů jsou s tím seznámeni. Já to zde odcituji, abychom o tom všichni měli potřebné informace.